Poprosím pana premiéra o odpověď.

To znamená, jsme dneska v situaci, kdy ať především privátní sektor, zčásti také veřejný sektor vytváří mnohem větší nabídku zaměstnání, než v tuto chvíli nám umožňuje obsadit náš trh práce. To je jedna věc. Máme tady ale současně ještě pořád v evidenci úřadů práce přes 400 tisíc lidí a my bychom se primárně přece měli postarat o to, aby ta pracovní místa byla příležitostí pro naše občany.

To znamená, na jedné straně tady máme 400 tisíc, nebo víc než 400 tisíc lidí v evidenci, na druhé straně tady máme 117 tisíc volných pracovních míst v ekonomice a máme tady regiony, kde nezaměstnanost se dneska pohybuje kolem dvou nebo tří procent.

Jakým způsobem podpořit, pomoci? Od dubna začínají úřady práce realizovat nový program. Je to příspěvek na dojíždění do práce, to znamená, člověk, který je v evidenci na úřadu práce déle než 12 měsíců, má nárok na to, aby mu po určitou dobu úřad práce přispíval na dojíždění do zaměstnání. Snažíme se tímhle pilotním projektem podpořit mobilitu pracovních sil u lidí, kteří nám dlouhodobě zůstávají v evidenci na úřadech práce. To je mobilizační projekt. Samozřejmě že hledáme i možnosti z hlediska získávání pracovníků jinde, nicméně tady je velmi důležité, aby příliv lidí ze zahraničí nevedl k tomu, že se tady bude rozvíjet mzdový dumping, protože nemůžeme přece vytvářet neférovou konkurenci pro naše zaměstnance tím, že sem budou například prostřednictvím agentur přicházet agenturní zaměstnanci. To už jsme tady zažili v minulosti a vždycky to úplně dobře nefungovalo. Takže ano, měli bychom se zaměřit na získávání pracovníků ze zahraničí, ale v těch profesích, které evidentně a objektivně nejsme schopni obsadit z pohledu našich lidí, zaměstnanců v ČR. Vláda připravila pilotní projekt, který je realizován od listopadu loňského roku. Připravili jsme zvláštní postup pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny. Sem třeba spadají i lékaři, ale i další vysoce kvalifikovaní zaměstnanci, a tady jde o to, že na základě konkrétních požadavků zaměstnavatelů je možné zrychleným způsobem vyřídit tyto konkrétní žádosti. Vyčlenili jsme zhruba 500 míst pro takovéto speciální vysoce kvalifikované žadatele z Ukrajiny na základě požadavků zaměstnavatelů, a jakmile ten projekt bude ukončen, místa budou naplněna, tak ho chceme vyhodnotit a budeme přemýšlet, jakým způsobem budeme pokračovat dál. Jednáme také o otázce umožnění rychlejšího přístupu zaměstnanců z Ukrajiny i na méně kvalifikované profese. Ale tady jsem velmi opatrný a myslím si, že bychom se měli dohodnout na struktuře profesí, u kterých takovýto zrychlený režim umožníme, tak abychom skutečně nevytvářeli problémy na našem trhu práce, a současně to bude znamenat posílení kapacit našeho zastupitelského úřadu na Ukrajině tak, abychom byli schopni vyřizování těchto žádostí administrovat výrazně rychleji, než je tomu dnes. Takže určitě vláda připravuje tyto projekty, pilotně už jeden zkoušíme. Vůbec se tomu nebráníme. Víme, že je zde silná poptávka ze strany průmyslu po nových pracovních silách, ale současně chceme brát ohled na naše nezaměstnané a usilujeme o to, abychom co nejvíce z nich dostali zpátky na trh práce. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím. Děkuji, pane premiére. Proto jsem to nazval odmítání mozků, protože mně jde o ty vysoce kvalifikované osoby, mezi které jste zařadil právě lékaře. Myslím, že se shodneme, že právě lékaře nebudeme hledat mezi těmi 400 tisíci lidmi, kteří jsou evidováni na úřadu práce, a i pokud by tam někdo takový byl a chtěl by být lékařem, tak asi by to byl poměrně dlouhý proces.

Děkuji. Pane premiére, budete reagovat? Nebudete. Tak prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou, aby přednesla svoji interpelaci na pana premiéra ve věci nedostatku dárců krve. Prosím, máte slovo. Vážený pane premiére, původně jsem chtěla interpelovat pana ministra zdravotnictví Němečka, ten však bohužel dost často nebývá přítomen. Pokud stejně jako já alespoň občas sledujete Facebook, jistě znáte, občas se objevují statusy, které informují o případu nemocného člověka čekajícího na dárce kostní dřeně a vyzývají veřejnost, aby se zaevidovala mezi dárce. Nezbývá než v každém takovém případě doufat, že se najde dárce, který nemocnému člověku bude nápomocný.

Zjištění není, pokud mohu soudit na základě článků, které jsem dohledala, úplně příznivé. Dárci krve hlavně mezi mladými citelně chybí, je jich nedostatek a to je, řekla bych, obrovský problém. Kladu si otázku, jaké jsou příčiny nedostatku dárců. Je v našich silách situaci změnit k lepšímu? Jakým způsobem veřejnost vhodně motivovat? Děkuji za odpověď. Děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď.

Byl jsem informován o tom, že nebyl zaznamenán, pokud jde o situaci v zásobování nemocnic transfuzními přípravky, jejich nedostatek. Je skutečnost, že v posledních letech došlo k systematickému postupnému poklesu počtu registrovaných dárců krve, nicméně tato skutečnost zatím nemá vliv na dostupnost léčivých přípravků, které jsou z lidské krve vyráběny. Každoročně z evidence dárců krve odchází přirozeně zejména z důvodu překročení věkové hranice nebo z důvodu zdravotních omezení kolem šesti až osmi procent osob a samozřejmě, že by bylo ideální, aby se tento úbytek dárců krve dařilo průběžně nahrazovat.